Jen připomínám, že na jaře při přepracování rozpočtu připraveného Babišovou vládou sebrala vláda Petra Fialy z rozpočtové položky určené na tento příspěvek 1 miliardu korun. To je opravdu hanebnost. My jsme tento návrh zákona na citelné zvýšení příspěvku na péči samozřejmě již téměř před jedním rokem předložili, ale tím to nekončí. Je ještě nutné v této oblasti přehodnotit nastavení invalidních důchodů. Osoby například ve třetím stupni invalidity, které si objektivně ze zdravotních důvodů nemohou svůj příjem zvyšovat prací a jsou odkázány pouze na invalidní důchod, musí mít právo na takový příjem, ze kterého je nutné důstojně žít. Předložila nějaké návrhy, nebo je alespoň připravuje? Ne, opět velká nula. Ne slova, ale činy, říkám, nic tady není.

Nejvíce ohroženi jsou samostatně žijící senioři, samoživitelé a samoživitelky. Příjmově chudá je tedy podle tohoto výzkumu každá šestá česká domácnost. Dalších 16 % českých domácností má nízké příjmy a úspory, které jim vydrží maximálně na jeden měsíc. To už jsme na třetině domácností. Z výzkumu dále vyplývá, že momentálně žije 43 % ze samostatně žijících seniorů v příjmové chudobě, u samoživitelů je to zhruba polovina. Doslova neudržitelná je pak situace rodičů samoživitelů. Pád do chudoby hrozí minimálně polovině z nich a jde tak o nepřijatelné ohrožení životní úrovně, kvality života, vývoje desetitisíců dětí. Tady není na co čekat ani jediný den, vláda ale neustále čeká.